Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Běhounek pracovní důvody, pan poslanec Bezecný pracovní důvody, pan poslanec Černý osobní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Radim Fiala od 16. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Fischerová zahraniční cesta, pan poslanec Gabal zdravotní důvody, paní poslankyně Halíková zahraniční cesta, paní poslankyně Havlová rodinné důvody, paní poslankyně Hnyková 16.00 až 19.00 rodinné důvody, pan poslanec Holík pracovní důvody, pan poslanec Horáček pracovní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, pan poslanec Josef Novotný osobní důvody, pan poslanec Martin Novotný rodinné důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Okleštěk pracovní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Sedláček osobní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, pan poslanec Tejc osobní důvody, pan poslanec Uhlík zahraniční cesta, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek osobní důvody, paní poslankyně Wernerová pracovní důvody, paní poslankyně Zelienková pracovní důvody, pan poslanec Zemánek pracovní důvody a pan poslanec Ženíšek pracovní důvody.

Tolik omluvy. Nyní dovolte, abych vás informoval o návrzích změn v pořadu schůze, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Dále navrhujeme tyto změny schváleného pořadu schůze: Dnes navrhujeme, abychom projednali body v tomto pořadí: bod 55, poté nový bod státní vyznamenání, potom bod 23, vnitrozemská plavba, a poté body 7, 8, 9, 10, což jsou body ministra financí. Ve středu 7. 6. navrhujeme projednat body v tomto pořadí.

To je tedy středa.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.

Toto jsou dva návrhy na středu.

Prosím pana předsedu Faltýnka.

Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, také děkuji za slovo. Dovolil bych si navrhnout zařazení bodu novela zákona o státních svátcích, a to na tento čtvrtek 8. 6. po bodu CETA.

Děkuji. Pan předseda Stanjura.

Je tam asi 85 hlasování, garanční výbor přerušil projednávání, takže v této chvíli třetí čtení ani proběhnout nemůže, protože nemáme stanovisko garančního výboru. Děkuji.